Chtěl jsem stručně reagovat na postoj SPD, protože mě to velmi mrzí, že včera jsme pustili do druhého čtení poslanecký návrh SPD ve věci hmotné odpovědnosti úředníků a ten byl zcela evidentně legislativně nedodělaný a byla tam celá řada praktických připomínek vlády, a tato Sněmovna ho pustila do druhého čtení právě s tím, že je ten problém vážný, že se má řešit a že ve druhém čtení je prostor to opravit, a ve chvíli, kdy máme tady podobnou situaci, akorát s tím rozdílem, že ta problematika je daleko jednodušší než hmotná odpovědnost úředníků a připomínky vlády by bylo možné v tom druhém čtení velmi efektivně začlenit, tak tady najednou pro hnutí SPD ten poslanecký návrh není dost dobrý a chtějí ho zamítnout pravděpodobně jenom proto, že jim vadí, kdo to předkládá.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Benešík. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

A jak říká pan premiér: Asi je někým zlobbovaný. S přednostním právem je přihlášena paní ministryně Schillerová.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Nepochybně se všichni shodujeme na tom, že myšlenka a cíl, kterou sleduje tento pozměňovací návrh, jsou správné. Nicméně ten pozměňovací návrh není dobře proveden.

To znamená, akceptovali jsme a vnímali jsme jejich praktické zkušenosti a ty jsme do toho vládního návrhu vetkli.

Děkuji vám. Děkuji. Do obecné rozpravy už není nikdo přihlášen ani se nikdo v tuto chvíli nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova. Má zájem pan zástupce navrhovatelů pan poslanec Rakušan? Děkuji vám, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, já děkuji za dnešní debatu, která jenom potvrzuje to, že tady řešíme reálně existující problém. Jenom potvrzuje to, že bylo namístě, aby přišla poslanecká iniciativa, která akceleruje celý proces legislativní úpravy v dané oblasti. A už z toho důvodu se domnívám, že tady padly mnohé dobré myšlenky, mnohé dobré návrhy, mnohá zajímavá slova pro to, aby tento návrh byl racionálně, bez emocí, technicky projednán ve druhém čtení. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Děkuji za slovo. Příslušný podvýbor rozpočtového výboru doporučuje propustit do druhého čtení a vláda dala nesouhlasné stanovisko. Osobně doporučuji zákon podpořit v tomto hlasování. Ano, rozumím. Nicméně pane zpravodaji, pokud jsou záznamy zde správné, tak zazněl návrh... Omlouvám se, zazněl návrh na zamítnutí, pokud se nemýlím, od kolegy Vrány, takže o tom musíme hlasovat. Ano, jak jste slyšeli, zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu už v prvním čtení, který přednesl pan poslanec Vrána.

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Zahajuji hlasování.

Je problém s kartou vyřešen? Ano, problém je vyřešen a můžeme znovu přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ano, paní poslankyně Němcová se přihlásila k průběhu hlasování. Paní poslankyně, máte slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesla námitku proti předchozímu hlasování. Prosím tedy o tuto námitku a o hlasování o ní. Děkuji. Ano, zazněla zde srozumitelně námitka k průběhu hlasování. Nyní dám hlasovat o tom, zda Poslanecká sněmovna vyhoví této námitce. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?